A následuje výčet: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo vnitra nevím, co má znamenat zkratka MSP, jestli to bylo i Ministerstvo sociálních věcí a práce, Úřad vlády atd.

Tolik tedy v jeho oficiální odpovědi. Jsou tam i další věci.

Takže směřoval pan ministr k intenzivnímu vyřešení problémů s Evropskou komisí. Dále uvádí: Je však třeba najít takové řešení, které nebude znamenat ohrožení nebo zastavení čerpání finančních prostředků z evropských fondů pro dopravní stavby či ohrožení nebo zastavení čerpání z evropských fondů jako takové. Správné provedení směrnice EIA navíc patří mezi takzvané obecné předběžné podmínky pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů v programovém období 2014 až 2020. Komise opakovaně podmínila možnost zahájení čerpání finančních prostředků v novém programovém období naplněním této předběžné podmínky, které bylo možné pouze zhojením Komisí vytýkaných nedostatků. Jinými slovy a stručně řečeno: za jistých okolností může dojít k ohrožení všech operačních programů, tedy 600 miliard korun.

Protože je to úvodní slovo, nebudu zde zdržovat rozborem, mělo by na to dojít při podrobné rozpravě. Jenom bych vás další, co je velmi zajímavé, v dalším dopise, protože jsem si podle zákona o přístupu k veřejným informacím vyžádal materiály, které se dané záležitosti týkají, s tím, že za dotčené resorty jsem považoval, nebo za hlavní dotčené resorty jsem považoval Ministerstvo životního prostředí jako nejvyššího garanta za legislativy ve věci životního prostředí, Ministerstvo dopravy, které tím je velmi dotčeno, a Ministerstvo pro místní rozvoj, které je z mého pohledu, doufám, že to říkám, paní ministryně, správně, garantem čerpání a řízením všech operačních programů včetně řešení sporných záležitostí kolem národní legislativy versus evropské legislativy, a potom ty podmínky pro čerpání financí.

A k tomu cituji ten dopis byl odeslán nebo zpracován 21. března 2016: K vaší žádosti o zaslání zpracovaných studií dopadů a vyčíslení případných škod mi dovolte uvést, že Ministerstvo životního prostředí nedisponuje komplexními informacemi o aktuálně připravovaných a realizovaných dopravních stavbách ani jiných stavbách. V této záležitosti vám proto doporučuji, abyste se obrátil na Ministerstvo dopravy. Takže prosím další, co jsem chtěl říci, že vláda a zodpovědní ministři nevěděli.

Z těch vybraných pasáží těm, co říkají, že na to upozorňovali a že ti, co podpořili ten zákon, nevěděli, co dělají, tak musím říci, a pan ministr se vrací velmi často a rád mediálně do minulosti ve snaze odvalit od sebe zodpovědnost, tak se zamyslete nad tím, co vám tady teď odcituji z jeho vystupování k této záležitosti. Troufám si říct, byť je mi jasné, kolik přijde připomínek a námětů o tom, jak zastaví tato novela veškeré investiční akce, což určitě není pravda, ale pravda je ta, že Evropská komise nám dlouhodobě vyčítala a namítla neplnění směrnice EIA, respektive zásadní rozdíly, které v naší existující směrnici EIA ve srovnání s evropskou směrnicí existují.

Takže znovu opakuji: Troufám si říct, že tato novela nezastaví veškeré investiční akce. Obsahově. Dále praví: Novela byla několik měsíců připravována stovkami lidí, nejenom všemi dotčenými resorty, což je asi osm dotčených resortů, ale také Svazem průmyslu, Hospodářskou komorou a mnoha dalšími. Pokud dneska nesměle vystupuje Hospodářská komora a vystupuje Svaz průmyslu a dopravy, tak já jsem dohledal dokumenty, pan ministr Brabec v tom má pravdu, tak bych tak řekl, jedou v tom všichni. Byla k tomu vydaná opakovaná memoranda, zřejmě s těmi komorami a profesními svazy, a věřte, že si velmi dobře uvědomuji, jaký tato novela může mít a bude mít dopad. Takže pan ministr nás ubezpečil a věřil tomu, že si velmi dobře uvědomuje. Zároveň jsme jasně slíbili, a odpusťte mi to slovo, že tato novela bude pouhou záplatou, tedy záplatou, která zhojí největší námitky, které nám dlouhodobě Evropská komise, České republice, za nedokonalou transpozici evropské směrnice do našeho právního řádu vytýká. Následují další a další.